Celkové příjmy státního rozpočtu meziročně vzrostly pouze mírně o necelé 1 %. Ta nejvíce snížila výnos daně z příjmů fyzických osob placené plátci zrušením superhrubé mzdy a zvýšením slevy na poplatníka. To představovalo celkový dopad ve výši 56,7 miliardy korun a výnos sdílených daní změnou rozpočtového určení daní ve prospěch rozpočtů územních samospráv, což představovalo dopad zhruba ve výši 27 miliard korun.

Tolik velmi stručné představení státního závěrečného účtu, respektive jeho návrhu. Děkuji, pane ministře. Rozpočtový výbor projednal za účasti zpravodajů usnesení výboru k tomuto materiálu.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Všechny výbory doporučily

Proto vás nyní seznámím s následujícím usnesením, které doporučuje rozpočtový výbor, abyste přijali. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: